Chci být správně pochopen. Jednoznačně říkám, že Ukrajina potřebuje kvalifikovanou pomoc včetně pomoci ekonomické ohromného rozsahu. Potřebuje ale také jasně stanovené limity, které postupně omezí a potlačí moc korupčních mafií a fašizujících tendencí. Touto pomocí se však nyní nestane expanze Severoatlantické aliance na východ Evropy, eskalace napětí a ekonomická konfrontace Unie s Ruskem ani formální přidružení korupčními klany ovládané Ukrajiny k Evropské unii. To vše jsou důvody, dámy a pánové, proč jako poslanec českého Parlamentu přidružení rozvrácené Ukrajiny k Evropské unii zatím nepodpořím. Děkuji za pozornost. Eviduji několik faktických poznámek. První má pan poslanec Kalousek a připraví se pan poslanec Pilný s faktickou poznámkou. Máte slovo. Děkuji za slovo. Dovolte mi pouze poznámku.

Jeden z nich se evidentně zbláznil.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se vaším prostřednictvím chtěl zeptat pana předsedy Filipa, jestli stále trvá na tom, co uvedl ve svém projevu, tj. že jsme v roce 2015.

Děkuji. Mám zde několik faktických poznámek, dostanete slovo.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Poté, co jsme tady vyslechli tuto komunistickou propagandu a vymývání mozků, tak bych si dovolil vaším prostřednictvím, pane předsedající, se zeptat pana poslance Grebeníčka, jestli si také nepřivezl elektrické boty, kterými jeho otec ve věznici ošetřoval klienty. Děkuji. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nemohu nazvat to, co jsme zde slyšeli před chvilkou, jinak než bizard. Já jsem měl tu čest, že jsem v sobotu byl na ekumenické bohoslužbě v uherskohradišťské věznici, kde otec mého předřečníka páchal násilí na vězních. Když tento člověk se teď tady dovolává papeže Františka, tak to je skutečně bizard. Děkuji. Nyní pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, evidentně docházejí argumenty, a jak známo, když docházejí argumenty, končí jakákoli věcná diskuse a uchyluje se k různým věcem, které tady teď bezprostředně zněly.

Ano, je to procedurální návrh, já o něm dám hlasovat. Přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost na odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili do systému svými kartami. A přečtu ještě omluvu, která ke mně dorazila.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh na přerušení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Budeme pokračovat faktickými poznámkami, které zde mám. První má pan poslanec Grebeníček. Chci se ještě zeptat, zda faktická poznámka pana poslance Kováčika stále trvá. Netrvá, dobře.

Držím se zásady, že neposuzuji určité výroky podle toho, kdo je říká, ale co říká. A tak jsem si dovolil připomenout třeba Václava Klause nebo papeže Františka. Příště určitě budu citovat Miroslava Kalouska, pokud řekne něco, co stojí za to, aby bylo citováno.

A hlavním aktérům, kteří tyto invektivy dnes tady uplatňovali, ji osobně předám na příští jednání schůze.

Koneckonců každý z nás máme své zkušenosti se sdělovacími prostředky. Já mám ty nejhorší. Děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo. Já bych chtěl upřít naši pozornost k tomu, kdo poslouchá například nehorázné vystoupení pana poslance Grebeníčka.

Všichni předsedové opozičních politických stran jsou tady, poslouchají to. V případě Úsvitu tady sedí první místopředseda. Říkám, jejich předseda není poslancem. Tak nám netvrďte, milí pánové z vládní koalice, že to je vaše priorita. Kde je premiér, kde je jeden vicepremiér, kde je druhý vicepremiér, kde jsou všichni předsedové koaličních politických stran? Děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

My tady velmi loajálně, protože vám chceme pomoct, protože chápeme, že vy jste tak úžasná koalice, že byste tu většinu dohromady nedali, tak vám svými opozičními hlasy chceme pomoct ke schválení této smlouvy. A jednomu jedinému předsedovi vaší strany nestojíme za to, aby tady s námi byl do té půlnoci. Vyřiďte jim prosím mé osobní opovrhování.